Ta tisková zpráva je psaná s jakýmsi chmurným tušením, k čemu dneska dojde, a říká se v ní toto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dnes pravděpodobně přehlasuje veto prezidenta republiky k novele zákona o ochraně přírody a krajiny. K 1. červnu tak bude platit novela zákona, která je špatnou zprávou pro šumavskou přírodu, šumavské obce a jejich obyvatele, zemědělce a návštěvníky národního parku. Novelu zákona je nutné spatřovat v kontextu s dalšími ustanoveními zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o posuzování vlivu na životní prostředí a judikátu Nejvyššího správního soudu. Ustanovení novely o nerušeném průběhu přírodních jevů na převážné většině území národního parku jednoznačně vymezuje člověka a jakýkoliv jeho vliv mimo toto území. V průběhu legislativního procesu předložil Svaz obcí Národního parku Šumava dostatečné množství konkrétních připomínek a námitek, které nebyly Poslaneckou sněmovnou vyslyšeny.

Tato kalamita a následné těžby ještě více zhorší ekologické a environmentální funkce šumavského lesa, zejména jeho vodohospodářskou funkci, která je již dnes, přes nepravdivé tvrzení zastánců divočiny, velmi poškozena.

Šumava se více turistům neotevře a vzniklé neatraktivní kalamitní prostředí ještě více ztíží klesající návštěvnost Šumavy. Novela bude mít negativní dopady na stávající tradiční zemědělské hospodaření, které zachovává pestrost krajinného rázu, který je kulturním odkazem našich předků.

Vágní ustanovení novely vyvolá destabilizaci institucionálního prostředí a nekonečnou řadu soudních procesů, což významně zatíží státní rozpočet. Už dnes při rozloze bezzásahového území na 20 % rozlohy parku nemá správa šumavského parku dostatek finančních prostředků na svůj provoz.

Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče.

Děkuji. Děkuji. Tak my jsme dneska měli dvě možnosti buď jsme mohli vyhovět návrhu mého kolegy poslance Zahradila a mohli jste si v klidu Zahradila? Zahradníka? To jste odmítli legitimně a teď jste evidentně nervózní z toho, že pan poslanec Zahradník vám z toho cituje, protože on i my považujeme tu debatu za debatu podpořenou fakty, názory, podobně. Není to nálepkování.

Vůbec neposloucháte, vy, kteří pro to hlasujete, názor lidí, kteří tam žijí že, pane ministře? A to je celé. A jaká je odpověď? Jako šup, kdo je proti. Zachraňujeme. Pane ministře, kolikrát jste řekl v debatě, že například pan poslanec Zahradník a ostatní hájí zájmy developerů? Mockrát. Mockrát. To je pořád opakovaná lež. Pořád to slyšíme v jiných souvislostech. Zkuste brát názor lidí, kteří tam žijí, vážně. Zkuste brát vážně názor dlouholetého a úspěšného hejtmana. Zkuste brát vážně názor Jihočeského kraje. Tam je vaše hnutí v koalici, ne?, pane ministře. Jiný než váš, opačný.

Jaký je názor Zastupitelstva Plzeňského kraje? Zase jsme chytřejší. I ti jsou zlobbovaní? A pokud mám přesné informace když tak kolegové z mě doplní, tak je to výrazně většinový názor, ne momentální koalice, která je tam po volbách. Byl to názor těchto krajů před volbami, byly volby, změnily se politické reprezentace jak politicky, tak personálně, a ten názor zůstal stejný. Vy to prostě slyšet nechcete.